Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi k prvnímu čtení státního rozpočtu už jenom krátkou poznámku. Tak jak už bylo mnohokrát řečeno, všichni jsme tady napříč politickým spektrem schválili deficity státního rozpočtu, které se zvyšovaly. Někdo hlasoval pro menší, někdo pro větší.

Na druhou stranu, jak už jsem řekl, je to ojedinělá situace a já jsem přesvědčen o tom, že je to tak ojedinělá situace, která přímo volá po nějaké inventuře výdajové stránky státního rozpočtu. Podle mě 30 let ty výdaje nikdo nekontroloval. Každá vláda dělala výdaje podle svých priorit, podle svých volebních programů. A já jsem přesvědčen, že je potřeba se na to znovu podívat.

Legislativní proces trvá rok, rok to musí být v procesu ve státním rozpočtu, musí to fungovat, a třetí rok teprve uvidíme výsledky. Ale já bohužel nevidím ani žádnou koncepci koncepci restrukturalizace státního rozpočtu. A to mě mrzí.

Ale bohužel to vláda neudělala a výdajová strana rozpočtu zůstává pořád stejná. To znamená, já jsem ani nezaznamenal tu snahu někde něco, například na provozních výdajích, ušetřit.

Hlavně jsou to zbrojní zakázky. I když někdo argumentuje offsetovými programy, já jsem přesvědčen o tom, že jde o čistou podporu ekonomik cizích zemí v této složité době.

A já jsem čekal, že to naše vláda udělá také, ale zatím mám pocit, že to za něco vyměnila nebo směnila někde ve světě.

Děkuji.

To je jedna věc. Nechte mě prosím domluvit, také jsem vám do toho neskákal.

Co se týče výtky k mandatorním výdajům, já nekritizuji, že mandatorní výdaje existují.

To my všichni, paní ministryně, dobře známe určitě stejně dobře jako vy, takže to jste si mohla odpustit.

Investice, ty si určitě namalujete, jaké chcete, ale znovu říkám k podílu HDP, což je určitě ekonomicky správné uvádět ekonomická čísla v nějakém kontextu relativně k hrubému domácímu produktu tak, aby to bylo srovnatelné, tak jsou prostě stejné letos jako v době krize v roce 2009. Když tu kritizujete pravicovou vládu, tak to je také takové úsměvné. Protože když se potkávám s vašimi kolegy v televizních studiích, tak kritizují pravicové vlády za to, že příliš šetřily. Vy vyčítáte, že v době krize realizovaly deficity, tak už si to ujasněte v hnutí ANO, jestli tedy Topolánkova vláda měla více šetřit, nebo více utrácet. Někdo z hnutí ANO říká jedno, vy říkáte druhé, ale celkově to vůbec nedává žádný smysl. Takže je potřeba ty věci trošku promyslet, než je tady na mikrofon budete říkat, a i trošku se podívat do té tabulky i do historie. Mimochodem, kdyby Topolánkova vláda a další pravicové vlády nešetřily, tak byste byli dneska vy v daleko horší situaci. A to, že se ODS historicky chovala k rozpočtům velmi zodpovědně na rozdíl od vás, vám umožňuje dneska to utrácet mnohem více za méně peněz.

V tuto chvíli umožním vystoupení zastupující místopředsedkyni klubu Starostů, paní poslankyni Kovářové. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala na závěrečnou řeč paní ministryně, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy.

Čili kolik let jste na to měli? Měli jste na to více než dva roky.